Země je chybnou politikou vlády vyčerpána a trpělivost lidí je u konce. Vládou mnohokrát porušená pravidla, nesmyslná omezení a špatná komunikace jsou tou příčinou. Občané a jejich práce se dostávají do těžkých sociálních a životních situací. Země potřebuje nový přístup.

Cíleně potřebujeme chránit ohrožené skupiny a zdravotní systém. Do škol se musí vrátit děti.

Je to alibismus nejvyššího kalibru, protože SPD od počátku říkalo, že nouzový stav prodlužovat nechceme a navrhujeme alternativní řešení.

Znovu říkám, alibismus nejvyššího kalibru. A na základě tohoto ovšem se ukázalo, že tyto strany skutečně chtějí prodlužovat nouzový stav, ten nekonečný lockdown.

Nyní tedy bychom, protože vznikla v podstatě protiústavní situace, na čemž se shodují i ústavní právníci, takže my znovu zdůrazňuji nechceme žádnou anarchii, nechceme žádnou destrukci my navrhujeme konstruktivní řešení a konkrétní řešení na řešení současné vážné situace, ale tady se jedná o Ústavu, takže není to v rozporu s tím, co tady od počátku prezentujeme.

Takže teď, právě na tom hlasování, zdali se rozhodneme zařadit ten bod, nebo ne, to znamená bod s názvem Neústavní vyhlášení nouzového stavu, se ukáže hlasováním všech poslanců všech politických stran ve Sněmovně, kdo tedy souhlasí a) s tím protiústavním stavem a b) kdo tedy skutečně souhlasí s tím, aby tím jediným řešením bylo to prodlužování... s tím prodloužením nouzového stavu za těchto protiústavních podmínek. Takže už toto hlasování, ať ten bod schválíte, nebo ne, protože když ten bod bude schválen, tak budeme hlasovat ještě o tom usnesení, o kterém jsem hovořil, ale i když na to hlasování usnesení nedojde, tak už jenom to hlasování samo o sobě, a za chvíli se o tom bude hlasovat, o tom návrhu SPD, bod s názvem Neústavní vyhlášení nouzového stavu, tak tady přesně uvidíme, kdo jak se k tomu staví.

Já vám děkuji.

Pan předseda Stanjura, přednostní právo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Za prvé chci ocenit politická jednání, která se vedla nad pandemickým zákonem. Skončila zhruba před půl hodinou a s výjimkou SPD, a to respektuji, se ostatní strany domluvily na textu toho pandemického zákona, což je velmi důležité, a já myslím, že všichni zúčastnění projevili pochopení a snahu se dohodnout. Můžu si povzdechnout, že je to pozdě, ale jak říká klasik, lépe pozdě než ještě později. Takže to je dobrá zpráva. Musím se vrátit k minulému čtvrtku, kdy jsme hlasováním rozhodli, že končí nouzový stav. Je to naše pravomoc, Poslanecká sněmovna je v tomto suverén a tuto pravomoc jsme naplnili tímto rozhodnutím.

Obvykle to nedělám, ale opravdu vám přečtu slib poslance, který jsme všichni složili, jinak bychom tady nebyli: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Naši kolegové z horní komory zítra podají ústavní stížnost, že oni nemohou konat jinak.

Je to pouze Ústavní soud.

Ale my máme podle zákonů a Ústavy, které máme dodržovat, jak jsme slíbili, i jiné možnosti.